Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře Prosím vás, pane předsedo, abyste zopakoval i zde kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Prosím. Tak v případě České tiskové kanceláře se uvolňují v tomto období tři místa. Volební komise během dubna, na začátku dubna, obdržela tři nominace.

V tuto chvíli tedy zbývají dvě neobsazené místa, a na ta dvě místa máme dva kandidáty.

Na dvě místa tedy máme dva uchazeče. Samozřejmě je na vašem rozhodnutí, jestli budete vybírat oba dva, pouze jednoho, nebo žádného. Ať tak nebo tak, vždy připomenu, stává se nám to dlouhodobě, abyste řádně označili svůj volební lístek. To je ode mě vše. Prosím, pane předsedající, i tady o přerušení tohoto bodu.

Děkuji.

Požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste členy organizačního výboru pustili dopředu, aby mohli odvolit předčasně. Děkuji vám.